Prosím, nedovolme to. Už ten rozpočtový mejdan byl nezodpovědný a obžerstvím dopustíme rozvrat veřejných financí, zadlužíme budoucí generace na dlouhou dobu dopředu a našim dětem říkáme, že až přijde nějaká další podobná krize, ať si s tím dělají, co chtějí, protože my jsme si tu naši krizi vyřešili na jejich úkor. Prosím, nehlasujte pro tento zákon. Nyní pan poslanec Jan Bartošek. Připraví se kolega Volný.

To jsou dvě rozdílné věci. Není možné zatížit ekonomiku na dalších sedm, deset let tím, že změníme tento zákon. Děkuji. Děkuji.

Navazuji na vystoupení pana kolegy Kalouska, který řekl, že dnešní hlasování bude jedna velká černá listina toho, kteří poslanci nechtějí být rozpočtově zodpovědní. Kolegové, kolegyně, taková černá listina už existuje.

Děkuji panu poslanci Volnému. Pan kolega Skopeček ještě jednou do rozpravy.

To ukazuje i stávající dnešní den. Prostě prostou většinou jste schopni tento zákon změnit, zákon, který neobsahoval ani sankce za neodpovědné hospodaření, které tam byly původně napsány.

Z místa se také nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Paní ministryně? Pan senátor?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, opustím veškeré politické debaty. Opustím příští rok volby. Podívejme se na jednu věc. Jsou v tom dluhy vašich vlád, předchozích vlád, je to prostě daná výše, o které vlastně nemáme proč diskutovat. Je to navýšení o více než 30 %, protože je to navýšení o 12 % oproti stávajícímu stavu. To jsou ale procenta. Pojďme na absolutní čísla. Letos budete schvalovat deficit 300 miliard. Tímto zákonem dovolíte dalších 645 miliard. Jeden bilion deficitu státního rozpočtu v roce 2026. O jeden bilion navýšíte deficit! Já si myslím, že jste všichni velmi odpovědní, a při schvalování minulých rozpočtů jste to ukázali. A nemyslím si, že vám někdo tohle číslo řekl. Navíc si musíme uvědomit, že máme všichni obrovské štěstí, že máme ve výborné finanční kondici banky. Díky této výborné finanční kondici máme obrovskou naději, že naše hospodářství se velmi rychle rozběhne způsobem, ne jak jsme byli zvyklí předtím, ale o kterém jsme možná ani nesnili. To znamená, že pokud Ministerstvo financí má predikci, že už v příštím roce bude hospodářský růst, tak je to prostě dobrá zpráva.

A pokud máme ty banky v takové kondici, no tak ty banky nám tu likviditu zajistí. A když nám zajistí likviditu, tak nám zajistí hospodářský růst. Já si myslím, že je načase, abychom se o tomhle bavili za rok, ne teď na sedm let dopředu, a vytvořili tady další zadlužení ve výši jednoho bilionu korun. Já vás prosím, abyste viděli za hranice svého mandátu, abyste viděli na budoucnost, na naše děti a na budoucí poslance, kterými klidně můžete být i vy a kteří si později budou trhat vlasy a budou říkat: Ježiš, to nám nikdo neřekl! Zvažte při svém hlasování tohle číslo, jakou má hodnotu, a jakou hodnotu má naše budoucnost. Naše budoucnost má hodnotu zadlužení jeden bilion korun? To si vůbec nemyslím. Děkuji vám za pozornost a prosím vás, abyste tento návrh zamítli a připravili nový zákon a připravili ho podle pravidel a podle skutečného hospodářského růstu, který bude v příštím roce, nikoliv v době, kdy věštíme z křišťálové koule. Děkuji vám za pozornost.

Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, shrnu debatu, která tady probíhala. No, musím souhlasit s tím, že se z toho stala debata skutečně předvolební, místo abychom se drželi podstaty tohoto zákona a podstaty tohoto právního problému, protože o to tady běží, zda můžeme prostě rozvolnit fiskální pravidlo příští rok, nebo nemůžeme.